Já se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Dovolte jenom na úvod třetího čtení opět představit návrh hlavního města Prahy jako zákonodárnou iniciativu.

Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Děkuji.

Tak abyste potom právě dávali pozor, ta procedura není jednoduchá. Zdůvodním proč.

Takže proto prosím, je to vlastně zákon, který je předkládán a ve finále obsahově ani kraj, ani Praha, ani poslanec, ani vláda, ale de facto výbor, není to úplně běžná praxe, proto prosím dávejte pozor, v tomto případě je to poměrně unikátní záležitost. Pan poslanec Munzar. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Nechci už mluvit příliš k průvodcům, i když se toho týká zejména tento zákon.

Ale přihlásil jsem se proto, abych se tady vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Nachera, který se týká možnosti regulace i zákazu pro obce, možnosti dát obcím formou nařízení možnost zakázat krátkodobé pronájmy, a to pouze nařízením obce, to znamená, pouze rozhodnutím rady obce v určitém období, v určitou dobu.

Jestli budou mít nějaké zábrany pro to, jakým způsobem vstupovat do soukromého vlastnictví a jakým způsobem toto nařízení uplatňovat. Já třeba nemusím tu důvěru mít.

Teprve potom se můžeme bavit o nějakých pravidlech. Kdežto tento pozměňovací návrh dopadne pouze na ty, kteří to dneska přiznávají, kteří to dělají legálně, i když to může způsobovat problémy v těch jednotlivých bytech, a tímto návrhem, pokud bude uplatňován, se jenom ti, co to dneska dělají legálně, odeženou do té šedé zóny. Takže to způsobí pravý opak. Způsobí to daleko větší chaos a daleko větší problémy. A proto my budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji.